Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k situaci, která u sněmovního tisku č. 204 nastala, mi dovolte na úvod konstatovat, že obsah návrhu zákona je v současné době již překonaný, a proto jej nebudu odůvodňovat nebo podrobněji vysvětlovat.

Děkuji. Prosím, paní ministryně. Děkuji.

Dále bychom rádi zkrátili lhůty, v nichž ošetřující lékař toto rozhodnutí odesílá, ze tří pracovních dnů po dni jejího uznávání na jeden pracovní den a rozšířili okruh údajů, které mohou orgány nemocenského pojištění sdělovat zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti jejich zaměstnanců.

Ráda případně vysvětlím.

Pro zaměstnavatele se rozšíří služba ePortálu České správy sociálního zabezpečení o další informace týkající se dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance a dále bude docházet k notifikaci zaměstnavatelů do jejich datových schránek. Ze strany mého resortu právní úprava znamená, že Česká správa sociálního zabezpečení bude informace, které poskytuje zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti jejich zaměstnanců, nově poskytovat neprodleně.

Děkuji za pozornost.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, má zpravodajská zpráva bude poměrně stručná, ale myslím, že některé z těch údajů, které v ní jsou obsažené, jsou přece jenom poměrně pozoruhodné.

A dále, že výbor zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil schůzi Poslanecké sněmovny.

Nicméně, a to se stalo vlastně týden nato, 11. března, vláda toto své usnesení o zpětvzetí opět vzala zpět usnesením č. 178. Tolik stručný přehled toho, co se doposud stalo.